V současné době, a to jste odpověděla za mě, v ne úplně jednoduché ekonomické situaci se děje následující a to je to podstatné. Ten stravenkový paušál je vyplácen, všichni policisté, policistky, hasiči a hasičky v České republice tento stravenkový paušál dostávají, nikoliv že nedostávají, mají ho jako součást svých platů. Takže těm policistkám a policistům v České republice je celkem jedno, jakým způsobem je tento finanční obnos zajištěn. Ale samozřejmě, a tady vám dávám za pravdu, já osobně jsem pro systémové řešení. Myslím si, že tady má být rovnost mezi jednotlivými sbory. Nevím, proč by měl být rozdíl mezi celníkem, mezi příslušníkem Vězeňské služby a policistou a hasičem. Proto je s Ministerstvem financí skutečně vyjednáno, že částka 300 milionů korun ročně, která bude dostatečná jak pro policisty, tak pro hasiče, se rozpočtovým opatřením objeví v rozpočtu a zpětně tyto peníze, které do toho musela vydávat jednotlivá krajská ředitelství, jim tímto způsobem budou vykompenzována.

Ale ten fakt, který... Ještě jednou opakuji, tento příspěvek je vyplácen. Je vyplácen. Jednání s Ministerstvem financí běží, ta nejsou samozřejmě z logiky věci za žádné vládní konstelace úplně jednoduchá, obzvlášť v této nejednoduché ekonomické situaci. Na druhou stranu vytvořit rovnost mezi jednotlivými ozbrojenými sbory, i co se týče stravovacího příspěvku, je z mého pohledu samozřejmě žádoucí. A je můj závazek po dohodě s vedením těchto sborů, že tento příspěvek tedy bude trvalým nárokem rozpočtu pro příští rok a ta suma se objeví i v rozpočtu letošního roku. Děkuji. Nejprve dáme příležitost vystoupit panu poslanci Langovi, který má faktickou poznámku.

Je to asi špatně. To znamená, tady asi nebude z naší strany nějaký rozpor.

Děkuji. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím.

Můžeme se tvářit, že to bude báječné. Ale vy sám jste také v pořadu OVM tuším uvedl, že potřebujete 8,9 miliardy, které vám chce kolega Stanjura seškrtnout v rozpočtu. Nedokázal jste tam specifikovat, na kolik si představujete, že by ta vaše úspora v rezortu mohla klesnout.

Děkuji za dodržení času. Pan ministr bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím. Děkuji. Obdivuhodný tematický rozptyl během faktické poznámky, pane kolego, prostřednictvím paní předsedající. Já bych se pro dnešek rád držel tématu. To znamená, máme tady odpověď na interpelaci, která se týká stravovacího příspěvku. Za vaší vlády, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající. Protože do té doby, nevím, jste se tím nějak nezabývali?

A byl vyplácen ve všech krajích v České republice a byl vyplácen všem policistkám a policistům. A vůbec neslibuji všem a všechno. Samozřejmě že budeme hledat úspory v rezortu, a to podstatné úspory.

Myslím, že jsme se o tom i spolu bavili a byli jsme v tom zajedno.

To jsou možné úspory, a je jich celá řada, o kterých samozřejmě jednat budeme. A to, že to chceme jako trvalý nárok rozpočtu, ano, ta jednání nejsou jednoduchá, ale ty peníze jsme vždycky policii dokázali i zpětně dodat a to já považuji za nejdůležitější. Také děkuji, za dodržení času. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já vám to, pane ministře, přesně řeknu, jak to bylo.

Já jsem chtěla mít přehled o tom, kam dáváme peníze. A když jsme navyšovali peníze pro Ministerstvo vnitra, tak jsem vždy chtěla rozumět tomu, kam ty peníze jdou.